Vybudovali naši zemi.

Takže tenhle bod je okradení našich důchodců. Pro nás důchodci byli vždy priorita. Tato vláda nesnáší a nenávidí důchodce. Podle zákona měli nárok na valorizaci podle inflace, to je na Ústavním soudu, který je součástí nové totality... Já jsem zvědav, jak dopadne ta naše ústavní stížnost.

Zvyšuje daně a snižuje důchody. A protože je to nejhorší vláda v historii naší země, vláda národní tragedie, tak jejich strategie je lhát.

Myslím si, že je nejlepší. A my jsme tady v historii měli různé premiéry. Měli jsme lídry, měli jsme slušné, neschopné, měli jsme různé.

Ta vláda...

A co nám tady sdělil pan premiér?

A my jsme se na České televizi, která samozřejmě stále fandí této vládě, tak se jim to nepovedlo, protože tam zavolali komisařku Johansson, která to má na starosti a která nám sdělila a byl tam Radek Vondráček že vlastně české předsednictví připravovalo tu migrační zradu.

A tam jsem mluvil já a tam mluvíte vy.

Není to pravda. Je to sprostá lež.

My jsme ji zařízli. A co jsme my říkali, V4?

Ano. Neměli. A to řešení je jednoznačné.

A že se nás to netýká? No tak já myslím, že se nás to týká. Protože samozřejmě co se u nás děje? Tak můžeme se bavit o nárůstu kriminality.

Bohužel plno policistů odchází, protože nevěří této vládě. Nevěří. Stále mluví o snižování platů a tak dále.

Já bych chtěl vědět, v čem je to úspěch? Že jste je pozval do Evropy, pane ministře nebo pane premiére?

Ohrožení bezpečnosti Evropanů, ohrožení bezpečnosti našich občanů.

A můžete nám říct jaké? Ty drobné?